V tuto chvíli je třeba si uvědomit to, že máme připraveny covidové programy.

Pouze bych zrekapituloval to, že podpora podnikatelů v době covidu činila 190 miliard v rámci přímé podpory a 170 miliard v rámci podpory nepřímé.

Ale faktem je to, že tato podpora byla vyplacena a faktem je to, že díky této podpoře jsme zachránili desítky tisíc podnikatelských subjektů, bez nejmenší diskuse. Tyto programy byly v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj.

To samozřejmě dopadalo na jejich provozovatele, na podnikatelské subjekty.

Tady bych chtěl poděkovat jak Ministerstvu financí, tak i všem poslancům a poslankyním za to, že byl schválen v rámci Sněmovny. Současně jsme připravili Antivirus, jeho další verzi.

Zcela zásadní podnikatelské programy, které pokud podnikatelé nedostanou v nejbližších dnech a když říkám dnech, tak nejdříve je mohou dostat po skončení účetního období, co je od 1. ledna, to znamená ideálně od začátku ledna, aby je měli možnost čerpat tak dostaneme desítky tisíc podnikatelských subjektů do nemalých problémů. Jsou to podnikatelé, kteří byli omezeni režimem ON, to znamená bez možnosti vstupu těch, kteří jsou pouze testováni. Jsou to podnikatelé, kteří jsou omezeni otevírací dobou. Jsou to podnikatelé, kteří museli omezit aktivity, protože je nenavštěvují zákazníci, například v oblasti kultury, například v oblasti sportu a logicky organizací, které organizují sportovní aktivity nebo kteří jsou provozovateli zařízení pro sport a podobně.

Ale těch sektorů je více.

Pro tyto všechny jsme připravili dva programy, které podle našeho názoru velmi rozumným způsobem mohou pokrýt jejich náklady, pro značnou část z nich i jejich ušlé tržby.

Čili je to program, který je modifikován vůči tomu jarnímu a je v tomto vstřícnější.

Pro každého, kdo má pokles tržeb o 50 % a více, je to 70% úhrada nákladů. To nejzásadnější: pro ty nejmenší, pro mikropodniky, jsme po dohodě s Evropskou komisí mohli využít ten maximalistický program.

Čili není to 70, 80, nebo cokoliv jiného.

Proč to říkám? Je nezbytně nutné, aby se to od ledna začalo čerpat.

Je to samozřejmě na příští vládě, ale mojí povinností je na toto upozornit a požádat, aby se toto akutně řešilo tak, jako my jsme museli řešit v průběhu posledních dvou let co čtvrt roku podobný požadavek. Ano, i my jsme na to nebyli připraveni rozpočtově, i my jsme to museli dělat na poslední chvíli, i my jsme museli zařazovat nové a nové programy.